Je to státní zdravotní ústav, takže část těchto prostředků měla být použita na revitalizaci tohoto ústavu tak, aby přinášel skutečně relevantní analýzy a umožnil nám se jimi skutečně smysluplně řídit. Pane poslanče, děkuji.

Pane poslanče Vondráčku, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Asi nebudu první, kdo tady v té plejádě vystupujících bude říkat, že se jedná spíš o nějaké účetní škrty a operace.

My jsme tady ty platy snížili a já opravdu reálně očekávám, že se justice ozve a že budou chtít dorovnat rozdíl v platech, o který jsme jim je tady v lednu snížili. Ale můžeme si tady říct, že zřejmě ty peníze stejně bude muset stát jednoho dne vynaložit. Absolutně se tam nepočítá se zvýšenými výdaji na energie.

Já tady s veškerou vážností říkám, že pod půl miliardy se nedostanete.

Vězeňská služba nám na ústavněprávním výboru odpověděla, že v tuto chvíli ještě nějakým způsobem to spočítané mají, protože nemají nároky na nespotřebované výdaje 300 milionů korun.

Vězeňské službě se nedaří obsadit zhruba dvě stě tabulkových míst, protože v těch regionech nejsou lidé, ale je žádoucí, aby byli zaměstnaní, a je tam vysoká fluktuace. To znamená, my budeme mít problém zajistit vůbec zaměstnance v těchto oborech, budeme mít problémy zajistit zapisovatelky.

Souhrnný ukazatel

Výdaje by byly použity na pokrytí nezbytných provozních výdajů Ministerstva spravedlnosti, které zcela jistě nastanou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, máte slovo. Mám tady dva pozměňovací návrhy, budu velmi stručný. Ten první je sněmovní dokument pod číslem 522.

Jako politik to beru velmi vážně.